Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím zde mám náhradní kartu číslo 1 pro pana poslance Kalouska. Táží se, máli ještě někdo náhradní kartu. Zatím tomu tak není.

A nyní omluvy členů vlády. Pan ministr Babiš Andrej bez udání důvodu, pan ministr Herman zahraniční cesta, pan ministr Jurečka pracovní důvody, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Němeček pracovní důvody, pan ministr Prachař pracovní důvody, pan ministr Stropnický pracovní důvody, pan ministr Zaorálek zahraniční cesta.

Takže to je k omluvám. Dále tady mám ještě další náhradní karty. Paní poslankyně Fischerová hlasuje s náhradní kartou číslo 2 a paní poslankyně Konečná s kartou číslo 3.

Za prvé vyhovět žádosti ministryně práce a sociálních věcí Michaele Marksové a pevně zařadit bod 60 schváleného pořadu, je to sněmovní tisk 84, zákon, třetí čtení, zaměstnanost na středu 14. 5. jako 3. bod dopoledne. Dále je to vyhovět žádosti Zastupitelstva hlavního města Prahy a vyřadit bod 28 schváleného pořadu, je to sněmovní tisk 115, zákon, prvé čtení, regulace prostituce, z pořadu 8. schůze Poslanecké sněmovny. Dále vyhovět žádosti ministra zemědělství Mariana Jurečky a pevně zařadit bod 54 schváleného pořadu, sněmovní tisk 72, zákon, třetí čtení, o potravinách; bod 55 schváleného pořadu, sněmovní tisk 86, zákon třetí čtení, zákon o Státní zemědělské inspekci, a bod 53 schváleného pořadu, sněmovní tisk 70, třetí čtení, autorský zákon, na středu 14. 5. jako čtvrtý, pátý a šestý bod dopoledne.

To je z mé strany vše.

Děkuji.

Je námitka? Nebo není? Můžeme hlasovat tedy jednotlivě, pokud je s tím souhlas. Výborně.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já mám prosbu za pana ministra kultury Daniela Hermana, který je pro tento týden omluven z důvodu zahraniční služební cesty. Dovoluje si tímto požádat vás o vyřazení bodu číslo 34, což je sněmovní tisk číslo 74, z programu 8. schůze. Děkuji. Můžete prosím zopakovat? A poprosím kolegy , aby opravdu zachovali klid.